ODS je vždycky velmi citlivá, když se někdo snaží regulací vstupovat do volných smluvních vztahů na trhu. A v tomto případě, stejně jako v každém jiném, je potřeba si položit tři základní otázky jestli forma regulace, která je navrhována, je důvodná, jestli je systémová a jestli je efektivní, to jest jestli skutečně přinese ten efekt, který předkladatelé očekávají. Jednu odpověď nám dává reálná zkušenost a život. Počet případů, kdy byly uděleny, a dnes je to stále ještě předmětem sporů, sankce z hlediska platného zákona, nepřesvědčuje o nějaké velké potřebnosti nějaké nové podoby právní úpravy.

Ve chvíli, kdy budeme regulovat jenom stránku vztahů mezi řetězcem a dodavatelem, obávám se, že tato legislativní úprava nebude splňovat úplně základní podmínku na každou legislativní úpravu, to jest její univerzální platnost. Měla by se vztahovat na všechny aktéry na trhu v obdobných situacích. U těch dodavatelských už tady bylo zmíněno, že to monopolní postavení je často mnohem větší a Prosím všechny hloučky, aby se buď rozpustily, nebo aby se přesunuly do předsálí. A samozřejmě neexistuje pouze potravinový trh, dokonce i v těchto řetězcích se prodává celá řada dalších typů zboží, na které se tato novela nevztahuje. V tomto směru považuji návrh za systémově legislativně chybný, potenciálně vyvolávající celou řadu právních sporů i na mezinárodní úrovni. Myslím, že bychom si měli odpovědět a umět odpovědět, a to bych očekával od předkladatelů, na tři základní otázky. Opravdu nehrozí při aplikaci tohoto zákona zvýšení cen produktů, které se stanou předmětem té složité regulace? Chci připomenout, že fakt, že tyto řetězce mají zahraniční matky v dnešní době a každý, kdo sleduje jakékoliv potraviny, jejich obaly, co je tam napsáno neznamená, že čeští výrobci jsou pouze dodavateli do českých větví těchto řetězců, ale velmi často ta hra, ten trh je mezinárodní a dodávají do spousty dalších zemí.

My všichni víme, jak snadné takové řešení je a kolik takových výrobců, a dnes i v zemích, které jsme dříve považovali za producenty nekvalitních potravin, je velmi rychle připraveno ten relativně vysoký kolem 75 procent podíl českých výrobků v těchto řetězcích nahradit. Kladu si tedy otázku, jestli tím skutečným zájmem, který je tady ochraňován, je zájem oněch malých českých výrobců, nebo je to spíš zájem oněch často monopolních dodavatelů, kteří tím získají ještě lepší postavení, než měli doposud. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Je tu faktická poznámka pana poslance Adamce, potom fakticky? Takže nejprve faktická, potom přednostní právo pana předsedy Stanjury a pak paní poslankyně Havlová. Nyní dvě minuty pro pana poslance Adamce.

To znamená, kde berete jistotu, že po aplikaci tohoto zákona nebudou nahrazeni čeští výrobci zahraničními, na které dopad tohoto zákona samozřejmě nebude mít vliv? Kde berete jistotu, že nedojde ke zvýšení cen v důsledku přijetí tohoto zákona? Řekla tady v rozpravě buď minule, nebo předminule, že když budou mít řetězce vyšší náklady, tak to povede ke snížení cen.

Tak jestli byste mohl srovnat vámi předložený návrh buď s německou, nebo italskou úpravou a říct, v čem se liší a v čem je podobný, ať se díváme zase směrem na západ, pokud možno minimálně do Německa. Druhá věc. Vím, že občas vláda obchází institut, který se jmenuje Legislativní rada vlády. A pokud my, kteří máme přístup do eKLEP, si dáme tu práci a díváme se na materiály, v jakém jsou tvaru, než přijdou z vlády do Sněmovny, zjišťujeme, že velmi často dochází ke změnám návrhů zákonů přímo na vládě. Ne v rámci připomínkového řízení nebo vypořádání připomínek, ale přímo na vládě. A pokud jsou moje porovnání těch materiálů přesná, a to je ten dotaz, možná se pletu, tak přímo na vládě vypadly podle mě dvě důležité věci. Za prvé ta věc, o které mluvil pan poslanec Adamec, to znamená v původním návrhu zákona byla významná tržní síla na obou stranách... Prosím kolegy vlevo, aby se buď rozešli, nebo aby odešli. Abych byl spravedlivý, pro vládní poslance, kteří sedí nalevo ode mě, abych do té množiny nezahrnoval všechny vládní poslance.

Myslím, že pan poslanec Adamec jasně ukázal případy, kdy jeden či trojice nejvýznamnějších dodavatelů mají 75 procent trhu. Ti tři, kteří mají 75 procent, nebo těch 10, kteří mají do kupy 46 procent? A vy jste to zřejmě úmyslně, zřejmě až na jednání vlády vyhodili, pokud je to pravda.